Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.

Tam nesouhlasili státní zástupci, pořád opakovali totéž za jejich požadavky, a ty požadavky, některé jsme uznali, některé jsme neuznali.

Proto nepovažuji a stále nepovažuji za vhodné, aby za této situace byla přijímána jakákoliv novela, která by posílila vliv ministra spravedlnosti ve vztahu ke státnímu zastupitelství. A pak dodala, že osoba premiéra této země je řešena státním zastupitelstvím, a pokud tomu tak bude, tak to nepovažuji za vhodný okamžik. Jak jistě víte, tak stíhání se táhne a zřejmě táhnout bude až do voleb, jak jsem pochopila, takže státní zástupci si to nepřejí a pan nejvyšší státní zástupce to rovněž několikrát zopakoval v médiích. No, další kuriozitou vývoje je to, že zítra máme na Ministerstvu spravedlnosti výběrové řízení, do kterého se hlásí pan nejvyšší státní zástupce, který původně považoval pro svoji funkci dalších deset let, a najednou nám utíká na post soudce Evropského soudu pro lidská práva, kam se přihlásil do tohoto výběrového řízení, a vlastně se zbavuje odpovědnosti, jak jsem pochopila. Pokud jde o další, tak mohu říct, že požadavky, které si dali státní zástupci, jsou nesplnitelné, protože stále patří pod moc exekutivní, tam se legislativně nic nezměnilo, a nemohou si vybírat své šéfy.

Takže to je asi k tomu vývoji.

Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vy jste tady citovala paní Bradáčovou, která mluvila o tom, že nechce, abyste předložili novelu, která posiluje moc exekutivy na úkor státních zástupců. Já si myslím, že ne každá novela, kterou by měla vláda předložit, by měla tuto charakteristiku. Vy jste se v programovém prohlášení vlády zavázali, že předložíte změny ve státním zastupitelství pro jeho účinnější správu a posílení odpovědnosti státních zástupců. A co se děje ve skutečnosti, je, že za ten rok, kdy se to projednalo na Radě vlády pro boj proti korupci, se to neposunulo vůbec. Takže mě by zajímalo, jestli jste tedy osobně apelovala na premiéra, aby se ta věc dostala na jednání vlády, nebo aspoň na vicepremiéra, třeba pana Hamáčka, aby se to projednalo v nepřítomnosti pana premiéra, anebo jestli budete dál blokovat i ty naše opoziční návrhy, které se týkají státních zástupců. Děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď na doplňující dotaz.

Tam se právě narodila ta myšlenka v komisi dva na dva, ale ani to neakceptovali státní zástupci, takže pan Hamáček už zřejmě taky nevěděl kudy kam. A pokud jde o to, co jste citoval, tak oni v podstatě státní zástupci tvrdí, že to posiluje moc ministerstva. Není to pravda, neposiluje. A tak to také vyřkla jednoznačně a většinovým názorem Legislativní rada vlády. Takže nevím, co by chtěli, a skutečně mě třeba mrzí, že nám teď vstupují do politiky.

Vážený pane nepřítomný ministře Plago, já bych se vás chtěla zeptat na znovuotevření všech tříd prvního stupně a následně samozřejmě i druhého stupně.

Ale pokud to nemáte k dispozici, tak nevidím důvod, proč by nemohly být otevřeny všechny třídy.

Bohužel jsme se nedočkali.

Bohužel nemáme.